Takže prostřednictvím paní předsedající.

Takže to není pravda.

A to byl první moment toho problému. No a potom přišly emisní povolenky.

Takže samozřejmě ta cena emisních povolenek vstupuje do ceny elektřiny u výrobců z uhlí. A jak proti tomu bojovat? Takže já jsem přesvědčen o tom, že to je inflace vnější.

Vy jste to nechtěli. Panu ministru financí, já mu rozumím, jemu to vyhovuje. Takže má inkaso stovek miliard.

Nikdo se k tomu nevyjádřil. Já to chápu proč. A já nevím, jaký větší důkaz chcete.

Já myslím, že je to jasné.

Prosím, pokračujte. Takže všichni víme, že ta inflace... A je to stále dokola.

Pro všechny. Pro všechny.

My jsme taková generace šetřivá, my důchodci. Dělal jsem to v cizí firmě, dělal jsem to na Úřadu vlády a budu to dělat. Každá koruna dobrá.

Mám tady znovu různé analýzy z hlediska té pozice.

Takže znovu ta inflace...

Proč se určuje cena elektřiny na základě ceny plynu, který se samozřejmě určuje nelogicky? Někdo to tak prosadil.

A bavíme se o inflaci.

Proč, to jsme si už říkali.